V této souvislosti uvádím, že změna rozpočtových pravidel obsahuje úpravu několika dalších věcí, které Ministerstvo financí, spolutvůrce návrhu, zákona vyhodnotilo jako potřebné. Všichni, kdo jsme zde, a věříme, že i široká veřejnost, si uvědomujeme důležitost naší bezpečnosti a udržení suverenity naší země a k tomu by mohl sloužit nástroj k zajištění stabilního financování obrany v odpovídající výši.

Děkuji za pozornost a věřím v podporu celé Poslanecké sněmovny. Děkuji panu zpravodaji za jeho úvodní slovo. Otevírám obecnou rozpravu.

Tak, jsme v obecné rozpravě. Jako první je přihlášen pan poslanec Vích. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré popoledne. Tento návrh zákona zavádí zvláštní pravidla pro financování kapitoly Ministerstva obrany, a to s cílem v každém kalendářním roce zajistit, aby nebylo možné celkový rozpočet na obranu snížit pod 2 % hrubého domácího produktu. Je to legislativně velmi nestandardní.

Explicitní určení rozpočtu na obranu, předpokládám zejména s využitím kapitoly státního rozpočtu číslo 307, Ministerstvo obrany, je enormní a musí být dobře rozvrženo, aby se ty vyčleněné peníze také zvládly smysluplně proinvestovat. Armáda je musí prostě také být schopná pojmout. Zároveň by mělo být řečeno, kde na to Česká republika vezme. I když je to dlouhodobý závazek našeho členství v NATO, prakticky nebyl naplňován celé roky a deficity státních rozpočtů a rostoucí státní dluh hovoří jasně proti. Naopak jsou silné důvody pomoci hlavně našim občanům, kterým se propadá životní úroveň, hrozí pády firem, a tedy růst nezaměstnanosti, a to již začalo, a v této situaci utrácet na obranu tolik, že to Armáda České republiky ani nestihne smysluplně a včas proinvestovat, to je podle mého názoru plýtvání penězi daňových poplatníků. Postup by měl být přesně opačný: stanovit si priority, aktualizovat vojenské obranné dokumenty, zjistit, co se dá v daném roce nakoupit a za kolik, a až podle toho postavit obranný rozpočet. Armáda by měla dostávat tolik, na kolik má připravené a dlouhodobě vysoutěžené strategické a významné akviziční projekty, provádět průběžné modernizace, a nikoliv přednostně nakupovat výzbroj ze zahraničí, pokud je to možné pořídit u nás.

K tomuto návrhu zákona mám další námitku, a sice že to podle mně je pokus o nepřímou novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, neboť je snaha obejít rozhodovací legislativní pravomoc Poslanecké sněmovny v otázce každoročního projednávání návrhu státního rozpočtu, tedy aby nebylo možné celkový rozpočet na obranu snížit pod 2 % HDP. Jestli se tak v realitě může stát, to je podle mě právně diskutabilní. Navíc u tohoto návrhu zákona vůbec neproběhlo podle mých informací standardní mezirezortní připomínkové řízení, což se mi zdá také, že je chybou. Proto za poslanecký klub SPD navrhuji vrátit tento návrh zákona k dopracování. Děkuji za pozornost.

Ještě poprosím, než začnete, aby se zase kolegyně, kolegové utišili. Teď se obracím na levou část našeho sálu. Kolegyně, kolegové, prosím. Děkuji, prosím o ztišení. Předem bych chtěl říci, že hnutí ANO podporuje snahu Ministerstva obrany přispět k dodržování aliančního závazku a dosáhnout stability v plánování a efektivním řízení výdajů na obranu, které souvisí zejména s akvizičním procesem. Za působení hnutí ANO v rezortu obranu nabraly modernizace a nákupy nové výzbroje a výstroje vysoké tempo, jaké v minulosti nikdy nebylo. Po období škrtů v obranném rozpočtu jsme konečně začali masivně investovat do své obranyschopnosti výdaje na obranu historicky nejvyšším tempem. Od roku 2014 rozpočet stoupl o 100 %.

Jedná se především o vyjádření Nejvyššího kontrolního úřadu. Nejvyšší kontrolní úřad má za to, že návrh zákona představuje pouze nevymahatelný politický závazek, neboť nijak nezaručuje, že výdaje na obranu budou rozpočtovány v souladu s doporučením NATO. I v případném přijetí zákona bude záležet na rozhodnutí Poslanecké sněmovny, zda návrh rozpočtu na následující rok přijme, nebo nepřijme v souladu s navrhovaným usnesením. Pokud na straně vlády a Poslanecké sněmovny bude politická vůle pokračovat v trendu růstu výdajů na obranu, může jej prosadit i za stávajících podmínek. Dále uvádí, že i bez navrhované zákonné úpravy vykazuje výdajová strana kapitoly Ministerstva obrany v poslední době meziroční nárůst.

Nejvyšší kontrolní úřad se proto domnívá, že z právního hlediska je navržená úprava nadbytečná. Za zmínku také stojí připomínka, že žádná z ostatních kapitol státního rozpočtu nemá zákonem zaručenou výši výdajů v rozpočtovém roce.

Návrh na garantované výdaje ve výši 2 % nominálního HDP znamená při stávající i budoucí inflaci výrazně rostoucí hodnotu těchto prostředků. Není rovněž zřejmé, jak bude tento zvýšený výdaj kompenzován v rámci státního rozpočtu, zejména s ohledem na zajištění udržitelných veřejných financí.

Domnívám se, že toto není všespásná právní úprava, která by zaručovala stabilitu financování armády a zajištění dostatečného množství finančních prostředků pro armádu.